Děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Prosím, dámy a pánové, o klid, ať se můžeme věnovat projednávání tohoto bodu!

To je bezesporu. A navíc pan poslanec Blaha kandidoval před měsícem a co myslíte, jak dopadl?

Když se bavíme o tom pokrytectví, přece ani učitel nemůže učit, když je poslanec? To je taky placen z veřejných zdrojů.

To je správná otázka každého majitele, který má dozorčí radu, a má se ptát každý majitel, ať už privátní, nebo veřejný. A ne jestli je to politik.

Takže správná otázka je, jestli tam ti lidé odvádějí práci. A k tomu je vlastník! V tomto případě zastupitelstvo.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Nejdřív k mé milé kolegyni. Já vás mám rád prostřednictvím pana předsedajícího, ale přece to neznamená, že musím se vším stoprocentně souhlasit. A tady nevím, jestli úplně stoprocentně souhlasit. Ale já jsem se k té faktické poznámce přihlásil kvůli kolegovi pirátovi, který říkal, že když se ve městě nic neděje, tak starosta nemá co na práci atd. Já dostávám za každou službu stejně zaplaceno a ve zdravotnictví není žádný byznys plán. A prostě stane se mi, že operuji do dvou do noci, ale stane se mi taky , že mám někdy klid. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

Ale jsem povinen, cítím tu povinnost z hlediska svého svědomí vás upozornit, že se tady teď dotýkáte základních principů zastupitelské demokracie. Vy nemáte co posuzovat práci ostatních kolegů! My se tady nemáme usnášet na tom, že někdo chodí víc do Polanecké sněmovny a kdo méně, někdo pracuje více v zastupitelstvu a někdo méně. To prosím není náš úkol. Neosobujte si to právo, které mají pouze voliči. Jinak nebezpečně narušujeme principy parlamentní demokracie a s tím já se smiřovat nebudu. Nyní s další faktickou poznámkou pan poslanec Milan Feranec.

Dobrý den, děkuji, pane předsedající.

To tak skutečně je. Ale pochopitelně pokud někdo dělá obě práce a stíhá, všechna čest. Ale ten zákon je o tom, že vyvrátíme podezření, že tito lidé to dělají kvůli penězům. To je celé. Děkuji. Děkuji. Prosím. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, já navážu na mého předřečníka a ráda bych také zdůraznila, že tady nejde o kumulaci funkcí, ale o kumulaci odměny. Pokud tento návrh zákona bude schválen, tak 60 % odměny uvolněného zastupitele zůstane v rozpočtu měst, obcí a krajů. A tyto finanční prostředky samozřejmě pak budou využity dále. Dneska dochází k tomu, že když někdo kumuluje ty funkce, tak že dává finanční prostředky na třeba charitativní účely, ale myslím si, že takto je to opravdu správné, aby finanční prostředky zůstávaly v rozpočtech měst, obcí a krajů. A myslím si, že je to i spravedlivé. A uvedu jeden konkrétní příklad.

Za výkon funkce poslankyně dostává pouze finanční prostředky na kancelář, na asistentku atd. Já jsem přesvědčena, že tento návrh zákona je opravdu spravedlivý a že je správný, a myslím si, že jakoby konečně vyřeší i to, samozřejmě že bude na daném člověku, zda si rozhodne, zda bude kumulovat funkce, nebo ne. Děkuju vám za pozornost. Prosím, máte slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, věřil jsem, vidím, že velmi naivně, že nikdy na půdě Poslanecké sněmovny neuslyším z úst nějakého poslance nebo poslankyně slova, která dávají do souvislosti účast na hlasování s výkonem a kvalitou poslaneckého mandátu. Není nic horšího, než když to nějaký poslanec nebo poslankyně vysloví.

To byste se pak musel na tu sjetinu také podívat a říci, že třeba účast pana premiéra Babiše je 37 % a že špatně vykonává svůj mandát. Ale moc vás prosím, já jsem věřil, že tady ta slova nikdy z úst poslance nezazní, nedělejte to. Děkuji. Pan místopředseda Hanzel, po něm pan předseda Stanjura.